Pokračujeme ověřovateli. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 87. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského. Dále konstatuji, že poslanci, kteří dnes nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Budeme tedy zasedat v redukovaném polovičním formátu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Připomínám, že již máme v návrhu pořadu zařazeny návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby další sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171, zkrácené jednání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.